Děkuji za pozornost. Děkuji. Ano, bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích k tisku 513. O některých ne, protože mezitím byly nehlasovatelné. Ano, tomu rozumím. V tom případě přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.